Jednací ani volební řád nestanovuje způsob této volby. Je ustáleným zvykem, že změny v orgánech provádíme veřejným hlasováním, takže já po rozpravě k navrženým kandidátům za volební komisi navrhnu, tak jak je zvykem, nejdřív en bloc jedním hlasováním konstatování rezignací poslanců a poté druhým hlasováním potvrzení těch nominací. Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste k tomuto bodu otevřel rozpravu.

Ano. Dále do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

Vše bude připraveno. Děkuji. A prosím, abyste nás provedl hlasováním. Tady bude hlasování velmi jednoduché. Nejdřív prosím vás, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o rezignaci poslanců v orgánech Poslanecké sněmovny en bloc, tak jak je navrženo v usnesení číslo 26 volební komise. Budeme tedy hlasovat o rezignacích podle předloženého usnesení. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Můžeme dál. A nyní prosím o druhé hlasování, které potvrdí nominace, tedy návrhy na nové obsazení orgánů Sněmovny. Opět en bloc, tak jak je navrženo v usnesení číslo 26 volební komise.

I tento návrh byl přijat.